Nyní pan poslanec Jan Bartošek.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Když se projednává státní rozpočet, vždycky bývá Poslanecká sněmovna plná napětí, jestli se rozpočet schválí a jaké priority pro příští rok vláda definuje.

V případě, že se tak nepovede, bude to jasná ukázka toho, že tato vláda je slabá. A jasně to naváže na chaos, který provází opatření kolem koronakrize. S tím, že vláda není schopna dostatečně prosazovat svůj program, své priority a tuto zemi řádně spravovat. Není pravdivý a neodráží skutečnost roku 2021.

Mohlo by se zdát, že to je pouze zodpovědnost vlády. Protože jestliže se tento výpadek veřejných financí skutečně projeví, tak to bude mít sekundární dopad, a velmi devastující, na rozpočty obcí a krajů, v rámci kterých se to promítne. Snažíme se zde přicházet s návrhy, které se snaží řešit tento rozpočet, ale on je ve své podstatě neřešitelný, protože nás ve velmi brzké době čeká předělání tohoto rozpočtu.

Dovolte mi alespoň krátce, abych řekl, jaké priority do rozpočtu na příští rok promítla KDUČSL. Jsou to věci, které odpovídají programovým prioritám, které bychom chtěli zohlednit v rámci rozpočtu, a žádám vás o případnou podporu těchto pozměňovacích návrhů. Jako zcela zásadní vidíme podfinancování sociálních služeb.

A stejně tak vidíme jako naprosto klíčové, aby došlo k dofinancování výpadku mezd v sociálních službách.

To, co vidíme jako naprosto klíčové pro podporu ekonomiky, je podpora výstavby obecních bytů. Tato vláda v rozpočtu bere půl miliardy a snižuje tento rozpočet. My přicházíme s návrhem, aby naopak kapitola výstavby obecních bytů se navýšila o 5 miliard, protože jsme přesvědčeni, že to pomůže místním firmám, pomůže to ekonomice, pomůže to řemeslům, živnostníkům.

Také myslíme na menšiny, kdy přicházíme s návrhem, který je skutečně, co se týká kontextu státního rozpočtu zcela marginální, a to je 5 milionů na podporu menšin. Můžeme se bavit například o menšině Poláků ve Slezsku, kterou by šlo podpořit, co se týká jejich tiskovin a kulturních akcí.

A vidíme jako správné dobrovolným hasičům tyto náklady kompenzovat. Také tato vláda zapomněla na malé vinaře, pro které tato situace může být takřka likvidační.

A to, co opravdu nechceme, aby tato malá vinařství na Moravě zanikla. A poslední věc je, že chceme pomoct obcím. Chceme posílit kapitolu pozemkových úprav o 100 milionů, protože chceme pomoct obcím v případě, že chtějí stavět kanalizaci, čistírnu odpadních vod a podobně. Tak aby proběhly pozemkové úpravy. A jako poslední, a přesto myslím velmi důležitý bod je, že chceme dát 100 milionů na pomoc Arménii. Arménie je země postižená válkou.

Jsem přesvědčen, že mámeli být solidární, tak teď je ta správná chvíle. Můžeme pomoct Arménii a jejím lidem v době, kdy jsou zkoušeni válkou. A 100 milionů, jsem přesvědčen, je částka, kterou si Česká republika může dovolit, aby dokázala Arménii pomoct.

Uvidíme, počkám si na hlasování o rozpočtu jako celku. Ale jestliže vláda uvrhne tuto zemi do rozpočtového provizoria tím, že nebude schopna schválit rozpočet, znamená to jediné znamená to další trestání obcí a krajů v jejich rozpočtech. A bude to krok této vlády, této vlády, která poškodí rozpočty obcí a krajů. A bude to další krok proti samosprávám této země.

A za celou tu dobu vláda neudělala vůbec nic pro to, aby udržela stabilitu v této zemi. Jestliže nebude schválen státní rozpočet, bude to další krok do chaosu této vlády, ať už co se týká podmínek kolem koronakrize, znevýhodňování malých podnikatelů, pozdě vyplácených kompenzací a pravidel, která se mění, kterým už ani lidé, ani členové vlády pomalu nerozumějí. Jestli nebude schválen rozpočet, je to další krok k chaosu, který půjde za touto vládou. Je to špatná vláda a tato země potřebuje změnu. Potřebuje jinou vládu, potřebuje jiného premiéra, potřebuje vládu, která vrátí důvěru lidí v to, že vláda se dokáže o své obyvatele postarat. Že dokáže zemi zajistit stabilitu.

Toto je špatná vláda, která patrně nedokáže prosadit ani rozpočet, o kterém jednáme.